Děkuji. Pan premiér má zájem reagovat ještě.

Pravda je, že žádná základna se nechystá, žádný takový projekt neexistuje. Pravda je ta, že i po schválení dohody se Spojenými státy o obranné spolupráci není možné, aby na území České republiky působil, pobýval a měl základnu jakýkoliv příslušník armády některého z cizích států, pokud by to neschválila speciálně konkrétně v souladu s ústavou Poslanecká sněmovna, Senát, tak jak to má být podle Ústavy České republiky. To, co se děje v Mošnově, je v zájmu České republiky, v zájmu občanů Moravskoslezského kraje.

Já myslím, že už z toho, co tady říkám, je jasné, že to je v zájmu i občanů Moravskoslezského kraje, že se tam vytvářejí nové příležitosti, nová kvalitní infrastruktura, že to je v souladu se zájmy obrany a bezpečnosti České republiky, a nic víc v tom prostě není potřeba hledat. Děkuji. Prosím dalšího s interpelací, a to je pan poslanec Radim Fiala. Připraví se paní poslankyně Pošarová. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mým tématem je migrace. 8. června zástupci členských států v Bruselu a za Českou republiku ministr vnitra podepsal a zvedl ruku pro pakt migrační politiky, který obsahuje i závazek povinné solidarity se zeměmi s vysokými počty ilegálních migrantů. Česká republika v osobě ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN tuto reformu podpořila, zatímco Polsko a Maďarsko hlasovaly proti ní. Já bych řekl, že je to zrada národních zájmů. A abych to doložil, tak vám přečtu, co o tom vašem paktu, o tom vašem úspěchu říkají Poláci a Maďaři. Polský ministr vnitra Bartosz Grodecki k dohodě prohlásil, že Polsko odmítá platit pokuty za to, že hromadně nedováží do Evropy migranty. Tím je velmi lapidárně a přesně shrnuta podstata nového unijního migračního paktu. Maďarský premiér Viktor Orbán dokonce prohlásil, že Evropská unie chce do jeho země umístit prostřednictvím nové úpravy azylové politiky migranty silou. Tak to je to, co vy považujete za váš úspěch. Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou.